Pane Kalousku, ten poslanecký návrh řeší, že budou zneveřejněny údaje o movitých věcech. Pak údaje o závazcích, to jsou hypotéky a půjčky a platy.

Pokud podpoříme senátní novelu, tak v tuto chvíli nemáme vůbec jistotu, že ten systém bude nastaven a že ty údaje, všechny, budou neveřejné. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Brázdil, poté pan poslanec Kalousek. Děkuji za slovo. Chtěl bych zareagovat na kolegu Gazdíka a Kalouska prostřednictvím pana předsedajícího.

Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji.

Jsem v tom skoro tak neznalý, jako je bilance Karlovarského kraje. Možná bychom se měli všichni více učit. Děkuji. Pan poslanec Výborný.

Vaším prostřednictví panu poslanci Brázdilovi. Běže to zkusit říct na tu malou vesnici. Běžte to říct těm starostům, členům rad, to, co jste říkal tady. Myslím, že jako vůbec nevnímáme tady realitu fungování samospráv právě na těch malých obcích, kde to ti starostové, místostarostové dělají po večerech, nad rámec svých povinností. Jako, bohužel, ano, nejsme ideální společnost, a pokud jim toto řeknete, tak vám garantuji, že na podzim se komunální sféra úplně rozpadne.

Ale toto, co vy říkáte, tak je skutečně jako bezprecedentní útok na komunální sféru. Tak to opravdu není na těch vesnicích. Další faktická poznámka, pan poslanec Klaus. Dobrý den. Tentokrát ocením, že se pan ministr spravedlnosti neposmíval starostům, a řeknu k tomu zákonu znovu ještě jednu věc. Ten zákon je nesmyslný jako celek, žádnou transparentnost u nikoho nedosáhnete.

U těch starostů je to ještě víc na hlavu.

Děkuji. Tím jsme vyčerpali faktické poznámky a do obecné rozpravy je tedy přihlášen pan poslanec výborný. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, chtěl jsem jenom připomenout trochu tu historii, protože nám se vrací ze Senátu pozměňovací návrh, který jsme zde ve Sněmovně už měli, byl to pozměňovací návrh při projednávání tohoto sněmovního tisku č. 33 z dílny hnutí ANO. Byl to poslanec Nacher, který přišel s tímto návrhem, a potom nějakou komunikací uvnitř klubu ANO ten návrh nebyl podpořen. Čili abychom věděli, jaká byla ta historie. Za klub KDUČSL chci říci, že jsme pozměňovací návrh kolegy Nachera, který z našeho pohledu šel správným směrem, podpořili už při prvním projednávání zde ve Sněmovně. Učiníme tak i nyní, když tento návrh původně z dílny ANO se nám vrátil jako návrh senátního znění. A samozřejmě v případě, že nebude schválen, tak budeme podporovat to kompromisní řešení, které bylo vtěleno do komplexního pozměňovacího návrhu, který přijala Poslanecká sněmovna.

Na závěr mi ještě dovolte říci to, co také zaznělo na pracovní skupině pana předsedy Vondráčka, doufám, že to pořád platí, že když jsme se klopotně horko těžko dobrali nějakého kompromisního řešení teď tady ve Sněmovně a spěchali jsme na to právě s ohledem na komunální volby, že ta věc tímto není uzavřena a že v rámci této pracovní skupiny budeme nadále pracovat na případných dalších úpravách, protože tak jak tady opakovaně zaznělo, nedomníváme se, že to znění i po této novele je ideální. Já vám také děkuji. Jako další vystoupí v rozpravě pan poslanec Michálek

Přijde mi, že senátní verze je prostě zkrátka namířena proti těm lidem, kteří se podívají do těch rejstříků, a ačkoliv nezvyšuje ochranu soukromí, tak jim prostě zbytečně hází klacky pod nohy, protože zavádí to, že si tedy budou muset podávat ty žádosti, které jsme si tady vysvětlili v kurzu programování nebo práce s počítači na úrovni základní školy, možná třetí třídy, že to nebude mít žádný efekt, že si tam zadám ten email.

Takže logické je udělat to tak, aby to prostě bylo přístupné na první dobrou, aby to bylo veřejně.

Dobře, já chápu, u těch nejmenších obcí to nedává smysl.

Poslední poznámku si dovoluji věnovat ODS.

Tak já bych poprosil tady o vyjasnění, jak to je. Protože ODS neustále poukazuje na střet zájmů, a teď tady z jejích řad zaznívá, že celý ten zákon by se měl zrušit. Ne, ten zákon by se měl udělat pořádně, tak aby se vztahoval i na svěřenecké fondy a jiné věci a aby nešel obcházet. To si myslím, že takhle to řeší na Západě, kde s tím mají zkušenosti. A my jsme tady vytvořili takový polopaskvil, stačilo by se inspirovat prostě systémy, kde to funguje.